Je potřeba říci, že přestože v tuto chvíli je máme naplněny, tak může nastat situace, kdy některý z členů správních či dozorčích rad odstoupí, zemře nebo z nějakého jiného důvodu nebude moci vykonávat funkci. Pokud víme, jak dlouho trvá legislativní proces tady ve Sněmovně, a i kdyby prošlo zkrácení mezi jednotlivými čteními, tak nejsme schopni poté, co to půjde ještě do Senátu, dostat tento návrh do Sbírky dříve než někdy v únoru, možná březnu příštího roku. To znamená, uvrhli jsme zaměstnanecké zdravotní pojišťovny tímto postupem i tím, že tady ve Sněmovně ten návrh je od června a dostáváme se k jeho projednání až dnes, 6. listopadu, tak tím uvrhujeme zdravotní rezortní pojišťovny do určitého rizika, do právního vakua. A já se chci zeptat, pane ministře, co způsobilo, že vy s legislativním aparátem, který máte na ministerstvu, jste byli až druzí v předložení legislativního návrhu. Piráti a další kolegové poslanci vás v tomto směru předběhli a je potřeba říci, že novela, kterou připravili, byť podle mého názoru jsou v ní některé parametry, které jsou problematické, tak přesto, že nemají v zádech takový legislativní aparát, tak jejich novela tady byla o měsíc dříve. Tolik ke genezi zákona.

Předpokládám, že ve výboru, nebo ve výborech, bude k tomuto poměrně široká diskuse, protože to není úplně jednoduchá problematika.

Děkuji vám za pozornost. Návrh jsem si poznamenal. Nyní pan poslanec Janulík je přihlášen do obecné rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ono to vlastně žádné pojištění není.

Tady tyto instituce se sice nazývají pojišťovny, ale žádné pojišťovny to už několik desítek let nejsou. Takže to je první moment.

Čím to asi tak bude?

Prostě to nejde.

Ty pojišťovny prostě musí ty peníze podle současných rámců nějakým způsobem rozdělit. Prostě musí pokračovat dál.